Děkuji.

A potom stále čeká v obecné rozpravě předseda Zbyněk Stanjura. Dovolte, abych fakticky zareagoval na svého předřečníka, váženého kolegu, vaším prostřednictvím.

Je to argument úplně stejný a relevantní, jak kolega použil. Řekněme si ale, co je příčinou. Nulová tolerance je dlouhodobá zákonná tradice, když už to vezmu takhle, v České republice.

A proč vznikl tento problém?

A jaká je jediná reakce těchto lidí na ty negativní věci, které jsou s tím spojené, jako jízdy cyklistů neustále apod.? Proto přijde pan starosta na jednání s občany a občané mu řeknou: pane starosto, dělej! Co on může udělat? Tak řekne náčelníkovi policie: hele, postav tam dvakrát týdně, v sobotu, v neděli, policisty, aby ukázali, že mám sílu, a aby tam nejezdili. Ale to přece není řešení. Je to zneužívání výkonné moci k tomu, aby se bagatelní záležitosti trestaly a řešily se úplně jiné problémy ve společnosti.

Paní poslankyně Valachová s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Pavel Staněk. Prosím, máte slovo. Já bych chtěla plně podpořit to, co tady zaznělo vaším prostřednictvím, pane předsedající, od Stanislava Juránka.

Děkuji. Pan poslanec Pavel Staněk, připraví se pan poslanec Votava. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Okřídleným úslovím, nechtěl jsem vystupovat, ale nemohl jsem to vydržet, protože v logice, která tady před chvilečkou zazněla proč vlastně dodržujeme rychlost na silnicích, proč máme v obcích 50 kilometrů za hodinu, když se naprosto běžně tahle rychlost překračuje?

To je úplně stejná logika, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, směrem k alkoholu versus směrem k maximální povolené rychlosti. Prostě je to jakýsi úzus. Jestli si řekneme to, že nejsme jako Česká republika nebo občané České republiky natolik uvědomělí jako ti na západ od nás, možná to je ten důvod, ale právě proto já osobně nepodpořím prolomení téhle hranice. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, pan kolega Staněk mi tak trošku vzal vítr z plachet, protože jsem chtěl říci to samé. Od pana kolegy

A i on prostě dříve to podporoval, teď samozřejmě prozřel a myslím si, že to je v pořádku, protože situace je taková, jaká je.

Pan poslanec Výborný, připraví se pan poslanec Pávek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl jsem říci to samé. Ale chtěl bych velmi poprosit kolegu Pávka vaším prostřednictvím, i všechny další, nenazývejme pokrytectvím něco, co nemůže být pokrytectvím.

Je to velmi jednoduché. A prostě za nás, a my to tady říkáme opakovaně, týkalo se to vody, týká se to cyklistů, máme si každý vybrat.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych si dovolil zareagovat jenom na některé předřečníky.

A na tom západě není nulová hranice a nikdy nemohla být, protože to je akt totality. Zavádět hranici, která je neuspokojitelná, nerealizovatelná a stoprocentně nevymahatelná, je nástrojem totalitních režimů, které kdykoliv kohokoliv mohou zastavit a mohou ho postihovat. Proto na tom západě, a já teď hovořím ze své vlastní zkušenosti, prostě jsou ty hranice nastaveny tak, aby ti lidé byli vedeni k zodpovědnosti, aby nikdo nikoho nenutí, aby pil. To není, že přece všichni proboha řídí pod vlivem alkoholu! A jakákoliv nehodovost pod vlivem jakékoliv návykové látky je špatně, zavádí prostě zvýšenou zodpovědnost. To znamená, ti lidé to vědí.

Jeli opatrně. Samozřejmě kdyby kdokoliv z nich naboural nebo způsobil újmu někomu jinému, tak by za to byl potrestán daleko vyšší sazbou než jinak. Takže jsou to různé modely.

Pan poslanec Černohorský, připraví se pan předseda Kalousek.